Děkuji. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme k interpelaci další.

Zahajuji rozpravu a táži se, zda se do rozpravy někdo hlásí? Děkuji, paní předsedající.

Není tomu tak, rozpravu končím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme přerušili tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně obrany Jany Černochové. Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců a končím bod 136.

Jen bych tady, ještě než se přihlásíte... Máte k návrhu pořadu? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. No, bodejť, ne?

Protože nic jiného neumíte!

Takže prosím, nestěžujte si. Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni...

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní bychom se měli věnovat projednávání pevně zařazených bodů z bloku Zákony první čtení.

V případě, že budou projednány pevně zařazené body, pokračovali bychom v projednávání dalších bodů z bloku Zákony první čtení, a to bodem 26 a dále. A nyní bychom se ještě věnovali případnému vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu 65. schůze.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne.